O největší část se postarají zaměstnanci. Z jejich nemocenského pojištění by mělo přitéct 12,23 miliard, jak spočítali experti. Nynější vláda se nám nemůže divit, že my jako opozice od slova oponovat se snažíme chránit a bránit naše občany od toho, aby se jim snížila životní úroveň a vrátili se do doby minimálně 15 let zpět. Můžeme dneska také sami hodnotit.

Po příchodu covidu jsme samozřejmě museli situaci přehodnotit a museli jsme se zadlužit, abychom našim občanům dopřáli ochranné pomůcky, abychom zabezpečili živnostníky, když se utlumila ekonomika.

Vás zase postihla ukrajinská válka. Nikdo s ní nepočítal. Ale vy jste rozhodli, že budeme tou zemí, která bude nejlepší v tom, abychom pomohli všem ukrajinským uprchlíkům a snažíme se pomáhat i nadále nejenom potravinami, financemi, zbraněmi a tak dále. Mysleme však především na naše občany a na naše lidi, kteří spirálou, kterou jste roztočili inflaci a půl roku jste pouze vysílali signály a čekali a mezitím za těch šest měsíců se spirála vytočila do 19 % inflace, tak tím našim občanům nepomáháte. Tento konsolidační balíček je toho důkazem.

Tři odborové organizace, které se měly spojit ve spolupráci již v novele při projednávání novely zákoníku práce, tak teprve 48 hodin před projednáváním tohoto konsolidačního balíčku se shodly na tom, že budou postupovat společně. 24 hodin před projednáváním tohoto balíčku, to znamená včera, proběhlo jejich jednání s pěti ministry této vlády. Co z toho jednání vyplynulo?

10 let jsem byla předsedkyní odborů v Bohumínské městské nemocnici, čtyři roky jsem byla členkou Krajské odborové rady Moravskoslezského kraje a takto si opravdu boj o zájmy zaměstnanců a občanů této země nepředstavuji.

Důležité jsou činy a ne prázdná slova. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Pokorná Jermanová. Než dorazí, ještě načtu jednu omluvu. Paní poslankyně, prosím.

Já se nemůžu zbavit dojmu, že vládní daňový balíček, který v současné době projednáváme, je tak trochu zahalený v mlze a to přestože pan ministr financí se tady velmi podrobně snažil ty zásadní body osvětlit. No, protože minulý týden jsem byla v několika debatách právě s koaličními poslanci a tam naprosto otevřeně říkali, že se připravuje komplexní pozměňovací návrh z jejich řad, to znamená z řad koaličních poslanců. Teď jsme se dozvěděli, že i tripartitě bylo laskavě dovoleno, že mohou připravit svůj pozměňovací návrh.

Za mě je to prostě nepřijatelné. Poslanecká sněmovna má plné právo na to, aby s předstihem věděla, co se vlastně bude projednávat a jaká finální představa vlády je.

Co nesebrala inflace, to sebere Fialův balíček. Pokud lidé budou utahovat své rozpočty, bude to znamenat jediné. Budou méně nakupovat, bude se méně prodávat a ekonomika pojede z kopce dolů. Už jsme to zažili, není to nic nového. Vzroste nezaměstnanost, chudoba a výdaje státu se tím navýší.

Přitom právě ekonomický růst je zpravidla považovaný za jeden z hlavních cílů hospodářské politiky. Výše dosahované úrovně ekonomického růstu je všeobecně považovaná za významný ukazatel úspěšnosti hospodářské politiky vlád a celkového hospodářského systému.

Zároveň se ale zvyšují budoucí příjmy státu, a tedy i samotná schopnost nést své zadlužení.

Hospodářský růst vytváří i dodatečné prostředky pro státní rozpočet. Nevím, zda vláda tyto knihy četla, nebo jejich poradci. Nesmyslů a rozporuplných opatření je v balíčku obrovské množství. Já se zastavím alespoň u těch, které mě nejvíce pobavily. Jak asi víte, v posledních letech se intenzivně věnuji oblasti kultury. Z tohoto pohledu naprosto nechápu navrhované úpravy daně z přidané hodnoty.

Myslíte si, milá vládo, že vám zrovna tohle přinese miliardy, které rozpočtu chybějí?

To nechápu.